Prosím stanovisko?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Prosím stanovisko? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Prosím stanovisko? Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím stanovisko? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další variantu.

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Prosím stanovisko? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím stanovisko? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? V hlasování číslo 173 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 40, proti 110. Návrh byl zamítnut. Než budu pokračovat, tak se zeptám paní ministryně, jestli existuje nějaký návrh, kde máte souhlas, že bychom si ušetřili čas.

Prosím další návrh. Prosím stanovisko? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Prosím stanovisko? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Prosím stanovisko? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím stanovisko? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Prosím stanovisko? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Prosím stanovisko?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Prosím stanovisko? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím stanovisko? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?